Pane kolego Foldyno, prostřednictvím pana místopředsedy, vy si tu dobu, kdy se tady v přímém přenosu bratrovražedně vraždili kolegové z Úsvitu, taky pamatujete. Všichni, co jsme tady seděli, jsme byli svědky tady neustálého obviňování jedné strany proti druhé straně, včetně těchto silných slov. Ta tady zaznívala na tenhleten mikrofon. Takže já jsem tady neřekla nic, co by v té době nebylo tady na půdě Poslanecké sněmovny diskutováno a řešeno a co by nějakým způsobem potom možná, jak vy jste říkal, bylo předmětem nějakého soudního sporu. Urážel tady opakovaně paní předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Nechte to na mně! Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně, já musím říct, že jsem naprosto fascinována. Já jsem fascinována, jakým způsobem jste přistoupili k takto závažnému tématu. A jakým způsobem jste rezignovali na komunikaci navenek, vůči lidem.

Teď je to ale jiné, protože odpovědi nechce jenom opozice, ale hlavně veřejnost. Pro mě je to skutečně nepochopitelná záležitost. A sama jsem si kladla otázku, jak se to mohlo stát? Jiné události, které by si naopak zasloužily podle mého soudu zdrženlivost, komentujete ostošest.

Tady se řeší plánování dovolené na Krymu, nakonec to tady také dneska zaznívalo, jako byste zapomněli, že jste především ministři vlády České republiky.

A pamatují si to samozřejmě i lidé, kteří mají obavy, že teď schvalujeme něco podobného, jen jsme otočili kormidlem na druhou stranu, to píší v těch emailech, v těch zprávách, které denně čtu.

Že to je dokument, který nás do budoucna naopak bude chránit a kterým plníme naše závazky. Neustále slyším, máte plná ústa, teď to myslím obecně na vládu, boje proti dezinformacím. Stále tu slyšíme něco o vlivu ruských dezinformací na diskusi ve veřejném prostoru.

To je ta vaše slavná strategická komunikace. A já to bohužel musím vyčítat i vám, paní ministryně. Myslím si, že v tomhle směru jste zklamala v tom nejdůležitějším, a to je zodpovídání se lidem a tím myslím občanům této republiky. Já mám totiž někdy pocit, že vás zajímají jen vaši voliči. Jako byste si neuvědomovali, že řídíte zemi, kde jsou různé skupiny lidí s různými politickými preferencemi. Ale být ministryní vlády České republiky znamená, že se snažíte být opravdu ministryní všech. Všichni občané od vás teď měli jednoznačně slyšet, o čem tato smlouva je. Ale hlavně měli také slyšet, o čem tato smlouva není. Lidé se ptají, proč takovou smlouvu potřebujeme. Poslední týdny a měsíce nemělo dělat Ministerstvo obrany a paní ministryně nic jiného, nebo téměř nic jiného, než tyto věci vysvětlovat, opakovat, znovu vysvětlovat.

Já nevěřím, že vám lidé nepíšou stejně, jako píšou nám. A že nevíte, co toto téma ve společnosti způsobuje. A tu smlouvu jsem samozřejmě i s experty, i díky vám, to říkám tady otevřeně, důkladně studovala, že jste umožnila, abychom se setkali s experty a položili jim otázky. A samozřejmě já vím, a říkám to tady otevřeně, tato smlouva nepovede k výstavbě žádných vojenských základen. Je to potřeba říkat neustále dokola a opakovat to. Neustále. Pořád jako kolovrátek. Nestačí to jednou v nějakém diskusním pořadu. Pořád, pořád dokola. Naprosto jasně říkám, a tohle chci, aby zavnímali jak lidé, tak novináři, ale také vládní koalice, hnutí ANO nikdy nepodpoří žádný dokument, který povede k výstavbě cizích vojenských základen, ani nepodpoříme žádný dokument, který by vedl k přítomnosti cizích vojáků. Tak to prostě je a jinak to nikdy nebude a za to se mohu zaručit. Ale tato smlouva, kterou tady dnes v prvním čtení začínáme projednávat, nebo projednáváme, k ničemu takovému nevede. To je prostě fakt!

Znovu říkám, v případě potřeby a ohrožení a hlavně po schválení Parlamentem.

Ale zároveň je pravda, a tu si musíme přiznat, že z tohoto pohledu tato smlouva bezpečnost České republiky posiluje.

Ale to je jiný příběh.